Děkuji za slovo.

To znamená, u volby teď obdržíte šest lístků bez televize. Pouze šest lístků. Dovolím si, kolegyně a kolegové, znovu poprosit o pečlivost. Stále je dlouhodobě hodně lístků neplatných. Takže klasicky kroužky a křížky na čísle před těmi jmény, moc o to prosím. Opravdu hodně lístků je neplatných.

Všem děkuji za účast na dnešním jednání a uvidíme se zítra v 9 hodin, kdy bude jednání pokračovat. Jelikož se jedná o čtvrtek, začneme odpověďmi na písemné interpelace a po jejich skončení budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze.